Já se zeptám, jaký je rozdíl mezi krajem a obcí z hlediska toho výkonu činností? To je potřeba říct.

Já mám času dost... Prosím, pane poslanče.

Kdo jiný než ředitel školy třeba na vesnici má být v obecním zastupitelstvu?

Takže já to podporuji.

Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, dovolte mi vaším prostřednictvím reagovat na tu otázku, která tady zazněla kdo jiný než ředitel školy? No učitel té školy! Ale přímá souvislost mezi ředitelem, který je jmenován radou, tady je. Ten ředitel už je ve střetu zájmů, ať se na mě někdo zlobí, nebo ne. Ano, děkuji.

Prosím vás, přečtěte si ten zákon, to tam vůbec není! Nicméně i když toto kdysi historicky nastalo, tak si pamatujete, jak Ministerstvo vnitra velmi rychle měnilo do půl roku, když měli odstupovat ti ředitelé ze zastupitelstev, kdy to měnili, protože jakou kalamitu to na obcích a městech působilo? Ale je naprostý rozdíl mezi zřizovatelem a zřízenou organizací a jejich střetem zájmů v tomto vztahu a v tom, co je v tomto zákoně. To, že libovolný státní úředník jakéhokoliv úřadu a krajské zastupitelstvo, to skutečně není zřizovaná a zřízená organizace, to je něco úplně jiného! Paní ministryně Dostálová je typickým příkladem, pardon, blbosti tohoto zákona, protože ona tehdy musela odstoupit. Dnes jako ministryně by v tom zastupitelstvu sedět mohla. Děkuji. A nyní mám tady na faktickou poznámku pana poslance Adamce. Děkuji za slovo, pane předsedající. Proč ne? Klidně.

To prostě je realita.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedající. Ještě jenom vaším prostřednictvím k panu kolegovi Luzarovi. V klidu a bez emocí. Já jsem starostou středně velkého města, ale i tam je ta realita samozřejmě přítomna. Prostě k nějakému střetu a ve velkých uvozovkách zájmů dochází na každém zastupitelstvu, protože tam máme skupinu fotbalistů, protože tam máme skupinu hokejistů, protože tam máme skupinu myslivců a máme tam skupinu zahrádkářů, a ti všichni samozřejmě hlasují a hlasují samozřejmě mnohokrát i o dotacích pro ty zájmové spolky, kterých jsou členy. To je prostě realita komunální politiky a já si nemyslím, že u ředitele školy, případně učitele školy není ten střet o nic větší než právě u takovýchto organizací zájmového charakteru. Toto se týká krajského zastupitelstva a státních úředníků, nikoliv ředitelů zřizovaných organizací. Děkuji.

On má skutečně v praxi reálný význam.

Takže přistoupíme k hlasování o návrzích. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.